Toto třetí čtení tohoto velmi zásadního zákona, kterým definitivně zpomalujete a chcete zpomalit valorizace našim důchodcům, tak se projednávalo ve středu 19. července zhruba asi 45, možná 50 minut, dnes jste omezili řečnickou dobu po dvou hodinách. To znamená, někdy před jedenáctou hodinou jste omezili řečnickou dobu.

Ale my máme právo tady mluvit a vy jste nám zkrátili řečnickou dobu po necelých třech hodinách. Já vám děkuji.

Podotýkám, je to zhruba 2,5 tisíce korun a připomínám, že ukrajinskému důchodci v České republice dáváme příspěvek 5 tisíc korun po celou dobu jeho pobytu. Ale to jenom tak na okraj.

Děkuji i za dodržení času.

Víc nic farizejského jsem tady ještě dneska já snad neslyšel.

Také děkuji. Zatím poslední dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.

Ten problém, který tady je, že pokud chceme dát peníze na zdravotnictví, chceme podpořit rodiny s dětmi, tak na to musíme mít peníze. A buď je vezmeme tak, že jde ministr financí po ministerstvu a řekne: Jejda, tady je 150 miliard, někde je najde ve skříni. A pokud je nemáme, pokud ten výdaj, který tady je legitimní, a to jsou důchody, které budou růst, tak potom musíme říct, že ten dluh, který vytvoříme, protože to může jít pouze na dluh, tak že ho potom ty děti nebo už jejich rodiče budou platit. Takže to rozdělování je ano, teď přidejme na 40 procent náhradového poměru, který jsme v minulých vládách spolu podporovali, a kvůli tomu jsme také měnili ten výpočet, anebo řekneme: Dobrý, tak jim teď dáme ještě víc, dáme jim 50, 60, 70 dáme penzistům, jistě, zaslouží si, pracovali celý život, ale pak musíme čekat, že to někdo zaplatí. A kdo to zaplatí? Děkuji.

Viděli jsme tady také i k tomuto bodu k tomuto bodu!

Budou moci i poslanci vystupovat nadále.

A ve třetím čtení rozhodně nikdo z nás nikdy neobstruoval. Já vám děkuji. Jenom pro pořádek žádám poslankyně a poslance, aby respektovali vystupování u mikrofonu a nepokřikovali po sobě z jedné či z druhé strany. Děkuji moc. ... vaším prostřednictvím, promiňte, rozdělování společnosti.

A když se té ekonomice nedaří, jako v tuto chvíli, tak je tady zase mantra a říkáme: Senioři, my vám přidávat nemůžeme, protože se nedaří, naopak ještě v tuto chvíli vám musíme finanční prostředky nějakým způsobem omezit, abyste byli solidární k těm ostatním přece! Ale kde je ta solidarita ze strany vlády?

Já nevím. Nebo že tady vystoupí pan ministr Dvořák a řekne: Já tady okamžitě ruším své ministerstvo, protože je zbytečné.